To už se zdržovalo daleko předtím, i když starý informační systém fungoval. Ten systém průběžně začal nabíhat, všichni, kteří se chtěli čehokoliv dotázat, tak to bylo možné udělat. A ty informace dopředu jsme dali. My jsme do poslední chvíle očekávali, že se nakonec dohodneme a že bude původní provozovatel vstřícnější. K tomu nakonec nedošlo.

Děkuji. Půjdeme tedy dál. Nyní požádám pana poslance Martina Novotného s interpelací na vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. Prosím. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na trati 071 jsme v letošním roce ukončili stavbu zvýšení kapacity na trati Nymburk Mladá Boleslav, první stavba.

Předpoklad ukončení této studie je nejdříve koncem roku 2017. Projektovou přípravu rekonstrukce hlavního nádraží v Mladé Boleslavi bude tedy možno zahájit až po schválení studie Praha Liberec.

V každé studii bohužel z hlediska ekonomického zhodnocení prostě nevycházejí intenzity na to, aby se tam udělalo jak zdvojkolejnění, tak i propojení s tou všejanskou spojkou. My se tou záležitostí zabýváme, ono to samozřejmě souvisí i s modernizacemi ostatních tratí.

Není tomu tak, děkuji vám. Dále je paní poslankyně Markéta Adamová, kterou v sále také nevidím. Dále pan poslanec Jiří Valenta také není přítomen, poté pan poslanec Pavel Plzák také není přítomen. Pan poslanec Jiří Koubek také není přítomen. Ale pana poslance Jana Zahradníka vidím.

Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Požádám paní poslankyni Martu Semelovou s interpelací na ministryni mládeže, školství a tělovýchovy. Děkuji.

V souvislosti s inkluzí vydalo devět odborných asociací ve školství společné prohlášení, z něhož jasně vyplývá, že deklarovanou podporu učitelům v zavádění tzv. společného vzdělávání ze strany MŠMT lze považovat za pouhou proklamaci. O co konkrétně jde? Běžným základním školám se neúměrně navýšila složitá a nepřehledná administrativní činnost. Dále, aktuální přetížení poradenského systému brání poskytování odborné pomoci základním školám ve smyslu kvalifikovaného doporučení, jaká konkrétní podpůrná opatření zvolit, protože žádné z nich nemůže nahradit odbornou výuku vedenou speciálním pedagogem. Za další, extrémní nárůst administrativní práce v souvislosti s tvorbou doporučení podpůrných opatření neúměrně navyšuje čas a překračuje současné reálné kapacity škol i školských poradenských zařízení. Za další, plán pedagogické podpory vypracovává škola bez nárokové finanční podpory, a to pro učitele i žáka. Dál, materiální podpora v rámci podpůrných opatření dosud není k dispozici. Toto zdaleka není výčet všech problémů.

Vážená paní ministryně, vnímáte tyto hlasy expertů, kteří se dané problematice věnují dnes a denně a předem upozorňovali na to, že budou problémy? Jak na to míníte reagovat? Děkuji a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, co se týká situace ve školských poradenských zařízeních, tu velmi bedlivě sledujeme.

Právě v souvislosti se situací v rámci školských poradenských zařízení jsme sami, bez jakéhokoli prohlášení, navýšili od 1. ledna kapacity školských poradenských zařízení o další desítky pracovníků. Stejně tak jsme připraveni a máme finanční prostředky na to, aby posilování počtu pracovníků ještě pokračovalo.